Kéž by se mu povedlo tak rychle protlačit výstavbu dálnic, silnic, železnic a tak dále. Ona krachuje.

To, co se tam teď stalo, není žádná legrace.

Pokud se pohybujete v prostoru investic, tak musíte vědět, co to znamená, že se staví bez řádně schválených třeba pozměňovacích změnových listů. Proboha, porušujete smlouvy, jestli to nevíte. Samozřejmě, byl to asi tvrdý projev, to samozřejmě. Ale já bych chtěl, abyste si z toho odnesli ta věcná fakta. Věcná fakta.

Vždyť ty následky můžou být i tragické.

Chápete, že každý obor má nějakou svoji kvalifikaci? A jenom chci říci, že v případě, že zamítnete schůzi, tak my se domníváme, že veřejnost má právo.

Tak v tom pokračujte. Samozřejmě média vám budou psát, jak jste skvělí. Děkuji vám. A nyní je řádně přihlášen pan ministr Prachař.

Vážený pane předsedající, vážená kolegyně, vážení kolegové z vlády, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já chápu starost pravicové opozice a některých dalších politických stran o stav Ministerstva dopravy, infrastruktury silnic, dálnic. Co ovšem moc nechápu, je fakt, že jde o stejné strany a stejné osoby, které za 25 let v této zemi s infrastrukturou neudělaly vůbec nic. Já bych si jenom pro ty, kteří měli tu čest v loňských předčasných volbách zasednout poprvé do poslaneckých lavic, a pro ty, kteří byli opětovně zvoleni, dovolil krátký exkurz a oživení paměti. Ministerstvo dopravy jsem po osmi letech pravicových vlád zdědil v totálním rozkladu, zdecimované personálně a koncepčně. Namísto rozvoje dopravní infrastruktury opanovaly rezort skupiny lidí, kterým šlo o vlastní penězovody. Impotenci posledních osmi let vedení rezortu korunuje např. absurdní chlubení nedávné pravicové vlády v čele s ministrem financí Kalouskem, že v rozpočtu za rok 2013 ušetřil neuvěřitelných 11 mld. na investicích do infrastruktury. Možná jsem si mohl na ten úřad sednout, nedělat nic a také tzv. šetřit.

Pro oživení paměti si úvodem připomeňme smutnou historii, ze které plyne fakt, že tady dnes před vámi stojím. Kdyby totiž nebylo nekonečné řady korupčních kauz, promrhaných miliard a naprostého šlendriánu minulých vlád, co se týče výstavby dopravní infrastruktury, tak bych asi osobně do politiky nikdy nešel, nestal bych se ministrem a zřejmě by ani nevzniklo hnutí ANO.

Vzpomeňme jenom jeden z krásných příkladů most v Kolíně za 1,3 mld., který skončil v Bruselu, a následovaly korekce uplatněné Evropské komisí vůči čerpání rozpočtu v České republice. Kdo si vzpomene na dodávku nefunkčního manažerského systému IMIS za 1 mld? Další zakázky dostávaly firmy, které sponzorovaly ODS. Fungoval? Proč nekřičel? Protože stejně jako pan Řebíček na Ministerstvu dopravy fungoval pan Stanjura jako primátor města Opavy, které platilo zakázky určité firmě Eskon. Kde tehdy byl pan Kalousek?

Protože šlo o kamaráda pana premiéra Topolánka. Někteří pánové tady mají krátkou paměť a velmi silnou hroší kůži.

Které právní kanceláře v kauze figurovaly a na které politické strany jsou napojené, si může každý zjistit z otevřených zdrojů. Také si pamatujeme případ Michala Haly a dalších řídících pracovníků, kteří kradli v milionech. O odpovědnosti tehdejších ministrů dopravy ale nikdo nemluví. Dodnes na Ministerstvu dopravy řešíme Řebíčkovo dědictví v podobě dodatků se společností Kapsch, které tajně uzavřel s pomocí svého výběrčího supernáměstka Hodače za doby ministra dopravy za ODS.

Bývalý ministr Slamečka připravil systém memorand o zajištění financování služeb ve veřejném zájmu v dálkové a regionální železniční dopravě.

Nebyly přiznávány inflační doložky.